Na druhé straně je tady celá řada tuzemských i zahraničních organizací zaměřených na ochranu přírody, které, a to už tady zaznělo, dlouhodobě prosazují, aby ta první zóna, ta bezzásahová zóna, která dneska činí přibližně 13 %, se rozšířila až na 50 %, a to relativně brzo. Že tedy hlavním posláním národního parku je opravdu především chránit zájmy přírody a krajiny a především pak kriticky ohrožených druhů flóry a fauny. A pak jsou zde zájmy konkrétních lidí, majitelů nemovitostí, kteří tam chtějí ze svého pohledu logicky profitovat, tedy stavět další možné lanovky, sjezdovky nebo hotely. Pak jsou tady zájmy více než dvou milionů návštěvníků Šumavy, ať už tuzemských, nebo zahraničních, kteří tam ročně přijíždějí a něco od té návštěvy čekají. Aby toho nebylo málo, tak v roce 2007 po orkánu Kyrill, který výrazně vykloubil tu relativně křehkou rovnováhu, s tím souhlasím, způsobil tedy rozsáhlé polomy a následně kůrovcovou kalamitu, nebo následně přišla kůrovcová kalamita a znovu nastolila naprosto kardinální otázku, jestli jsme vlastně psychicky připraveni na to, že ponecháním velké části národního parku takzvané divočině, to znamená nezasahování do přírodních procesů, že vlastně uvidíme tisíce hektarů suchého lesa.

Já se nedivím obcím a krajům, a těch diskusí jsme spolu měli spoustu, že chtějí stabilitu, protože ministři, politici, starostové, ředitelé přicházejí a odcházejí, ale Šumava zůstává. A všechny ty procesy mají obrovskou setrvačnost a já jsem jasně opakovaně řekl: pro mě není Šumava laboratorní miska, kde budu pozorovat, co se děje, protože na to mám příliš velkou pokoru k přírodním procesům a i k té krajině. To znamená, měli bychom určitě směřovat k něčemu, co je dobrý zákon, což je jakási modla. Po 20 let už se tady směřujeme k modle. Když jsme dostali úkol se s tím vyrovnat, tak já věřím, že ten kompromis a jak jsem říkal, poslední dobou jsem na Šumavě poměrně často že ten kompromis, který bude přijatelný pro všechny, nakonec skoro pro všechny, kteří nechtějí tedy primárně kořistit ze Šumavy, ale opravdu tam chtějí žít, chtějí tam navštěvovat tu unikátní divokou přírodu, kterou už dneska nikde nenajdeme, ale také prostě tam chtějí turisty, kteří přijedou do živého lesa, tak já jsem přesvědčen, že ten kompromis existuje, že ten kompromis se ale skrývá v něčem jiném, byť to tady bylo už dneska několikrát zmiňováno s určitým řekněme pejorativním nádechem, že to nemůže řešit problém Šumavy. My jsme připravili novelu stočtrnáctky, zákona o ochraně přírody a krajiny, která, jak jsem přesvědčen, řeší drtivou většinu těch věcí, které tady dneska starostové i ostatní prostě od nás chtějí, a to na jednu stranu otevřít Šumavu turistům daleko víc než tomu je do dneška, my revolučním způsobem v novele, která by měla během tří až čtyř týdnů přijít do vlády a následně do Poslanecké sněmovny, otevíráme i ty dnes nedostupné, nepřístupné první zóny turistům, a na druhé straně jsme přesvědčeni, že to bude znamenat i větší efekt pro obce a že i obce budou mít v tom novém systému větší pravomoci rozhodovat. My tu novelu připravujeme několik měsíců ve velmi intenzivní komunikaci se všemi skupinami: s obcemi, s kraji, s nevládními organizacemi, s vysokými školami, s vědci, s právníky. Já jsem přesvědčen o tom, že Šumava dneska představuje něco unikátního, co potřebuje teď od nás všech určitý selský rozum, zbavit se ideologie, vydýchat se, podívat se na to, co se tam stalo a co do jisté míry vykloubilo tu rovnováhu, například prostě po té kůrovcové kalamitě, a proto mimo jiné jsme i do té naší novely dali také to a po tom obce volají mimo jiné také, po stabilitě, že jakmile bude znovu projednána zonace a já jsem to byl, kdo zastavil již projednávanou zonaci na Šumavě, protože jsem byl přesvědčen, že nemůžeme ji udělat podle starého zákona, a obce s ní nebyly spokojeny, a bylo to na mé osobní rozhodnutí. V tuto chvíli jsme připraveni zpět se všemi obcemi zahájit od začátku diskusi o zonaci, a jakmile dospějeme k určitému kompromisu, tak chceme přímo do zákona, respektive chceme to navrhnout, aby přímo v zákoně byla určitá stabilita možná po dobu patnácti let, kdy se prostě ta zonace měnit nebude. To znamená, ať už tady bude Brabec, nebo kdokoliv jiný, to už tady určitě nebude v té době, tak v podstatě se stane to, po čem obce volají, že nechtějí, aby se s každou politickou nebo jinou změnou měnily záležitosti kolem národního parku. Toto vše v té naší komplexní novele bude.

Vážené dámy a vážení pánové, kolegyně, kolegové, závěrem. Myslím, že je tady šance na to, abychom k tomu kompromisu, kterým možná nazýváme dobrý zákon pro Národní park Šumava, dospěli. Ale pro mě to při vší úctě k předkladatelům, i když chápu, co je vedlo k tomu návrhu, mimo jiné v té předkládací důvodové zprávě také bylo to, že předpokládali, že vláda se nedostane k tomuto zákonu, takže přišel senátní návrh. Také proto samozřejmě v této chvíli nemohu být pro senátní návrh. A ještě bych se na závěr přece jen vyjádřil k tomu, co říkal pan předseda Filip, protože se mě to týká jako ministra životního prostředí. Já jsem přesvědčen, že problém hospodaření národního parku vůbec není, tak jako to tak bývá v životě, o tom, zda je vyhlášen zákonem, nebo není. A on bude vyhlášen zákonem, pokud by prošla naše novela.

Protože to není o tom, zda to máme v ruce jako Sněmovna. Já jsem odpovědný za správu národního parku také, protože to je moje rezortní organizace, tak jako jsem odpovědný za Státní fond životního prostředí, Českou inspekci a další rezortní organizace. Pokud tam je špatný ředitel a nefunguje, tak ho prostě vyměním. Pokud není dobrý manažersky, tak ho vyměním. Pokud mám pocit, že krade, tak ho prostě nahlásím policii.

Takže věřte, že bych si nedovolil bourat něco, co tady bylo postaveno, kdybych si nemyslel, že nemáme lepší, lepší komplexní návrh.